Takže nyní tedy budeme pokračovat v pořadí.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi za poslanecký klub Pirátů přednést stanovisko ke státnímu rozpočtu. My máme za to, že vláda rezignovala na snahu hledat úspory v provozních výdajích státu. To je ta naše základní výhrada vůči tomu státnímu rozpočtu. Myslíme si, že v době tak obrovského nárůstu příjmů by měla být vláda schopna udržet ty výdaje pod kontrolou. Z toho důvodu jsme navrhli nějaký soubor úsporných opatření v rámci pozměňovacího návrhu B58, které uspoří zhruba 11 miliard korun, a navrhujeme je přesunout do vládní rozpočtové rezervy. Bez toho, aby vládní poslanci schválili tento náš pozměňovací návrh, rozhodně nepodpoříme ten rozpočet jako celek.

On vzniká fakticky setrvačností, kdy se vezme rozpočet za předchozí rok, plošně se navýší výdaje a pak se v několika málo kapitolách přidá nějaký větší balík peněz. My samozřejmě vítáme to navýšení platů učitelů.

Troufám si říct, že podobný rozpočet by předkládala úřednická vláda, a ve chvíli, kdy se Andrej Babiš chlubí, že chce posunout Česko dopředu, tak ten rozpočet tomu absolutně neodpovídá. Tam nejsou žádné prostředky na modernizaci státu. Dokonce tam nejsou ani pokryté ty kapitoly, které jsou mezi těmi šesti vládními prioritami. Rozpočet vůbec nepočítá s důchodovou reformou, přestože v programovém prohlášení vlády je uvedena mezi prioritami. Stejně tak rozpočet není vyrovnaný, přesto že vyrovnaný rozpočet je ve vládním programovém prohlášení. Dále ten rozpočet vůbec nepřipravuje Českou republiku na možnosti zhoršení ekonomické situace. Na tu krizi, která během příštích let může přijít ostatně německá ekonomika zpomaluje, i naši ekonomiku už netáhnou firmy, ale spotřeba domácností. Ty signály o tom, že zpomalení nadchází, jsou zcela evidentní.